A slyšel jsem nějaké argumenty, kolik stojí hodina jednání Sněmovny.

Pro mě je to ta maximální možná hodnota.

Tady někteří poslanci vládní koalice dávají na misku vah, kolik stojí práce Sněmovny, a na druhou misku vah dávají svobodu a demokracii. Ale ono to není ani o té hodině práce Sněmovny. O miliardy korun!

Kvůli vaší vládě, kvůli vaší neschopnosti jste okradli o již slíbené peníze hasiče, policisty, pracovníky v sociálních službách, vojáky, pracovníky úřadů práce, těm jste ještě naložili práci navíc, jak víme, pracovníky dalších potřebných profesí.

Takže takovouhle šílenou, otřesnou vládu, to tady opravdu ještě nebylo a vůbec se nedivím, že vám klesají preference. Vždyť to je všechno také kvůli vám. Vy tady máte většinu, máte většinu 108 poslanců, vy si tady můžete prohlasovat jakýkoliv program na schůzi Sněmovny, ale vy jste se rozhodli, že namísto toho, abyste řešili zdražování občanů a naopak snížili náklady občanům, zlevnili jim životy a pomohli jim, tak jste se rozhodli, že vaší prioritou tady bude pandemický zákon, kterým chcete omezit práva a svobody občanů.

Svobodu za peníze. Že by i za úplatky?

Proto nevím, co máte přesně tím na mysli. Ale to se nikdy handlovat nedá a nesmí. Svoboda a demokracie je nedotknutelná hodnota a občané na to mají právo.

Mimořádně nízko! A až mě zaráží, že vůbec by tady někdo z vládní koalice mohl už mluvit o nějaké demokracii.

A já se žádné přímé názorové politické konfrontaci nebráním. Samozřejmě pakliže to bude v názorové rovině. Samozřejmě bráním se té konfrontaci, kterou někteří vládní politici nastavují.

Jinak jsem rád, že už se rozběhla debata i ohledně těch výhrůžek kolem domovů politiků.

To je nějaká nová kultura z řad vládních politiků, že půjdete a na soukromé majetky lidí budete navěšovat nějaké značky?

Ano, to bylo za nacismu v Německu.

Uvidíte všichni, protože oni to nechtějí vyřešit. Ale to, co tady přijde místo vyřešení zdražování, bude korespondenční volba další priorita vládní pětikoalice.